Reguluje se, jaký majetek může být na tomto účtu evidován.

A navrhuje se, aby byla možná současná účast v transformovaném i účastnickém fondu za účelem umožnit účastníkům snazší přestup do účastnických fondů, aniž by museli rušit svoji účast v transformovaném fondu.

V návaznosti na paní ministryni: změnou koncepce kapitálového trhu se navrhuje umožnit komanditní společnosti, aby na investiční listy a uzavřené akciové společnosti, která je investičním fondem, aby mohly vytvářet podfondy, což v současné době nemohou.

Ale to už je opravdu takový detail, že kdo z vás bude chtít, tak se na to určitě sám podívá.

A abych už se nemusel hlásit ke své závěrečné řeči, tak jenom bych požádal o podporu tohoto sněmovního tisku, abychom jej poslali do druhého čtení a nechali projednat ve výborech.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl zeptat paní ministryně na § 29 odst. 4 tohoto zákona.